Pan poslanec Adámek zahraniční cesta, pan místopředseda Bartošek od 16. hodiny do konce jednání pracovní důvody, pan poslanec Bezecný pracovní důvody, pan poslanec Fiala Petr zahraniční cesta, pan poslanec Fiedler zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová zahraniční cesta, pan poslanec Grospič zahraniční cesta, pan poslanec Komárek od 16. do 17. hodiny osobní důvody, pan poslanec Koskuba zdravotní důvody pan poslanec Kováčik osobní důvody, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová osobní důvody, pan poslanec Snopek zahraniční cesta, pan poslanec Šincl osobní důvody, pan poslanec Vozka od 14.30 do 19 hodin pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy.

Děkuji, pane předsedo. Vážené ministryně, vážení ministři, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že trošku narušuji chod této schůze, ale přicházím před vás s tím, abychom dnes po státním rozpočtu schválili nový bod programu, který by se nazýval postoj předsedy vlády k výrokům ministra kultury o tom, že Česká republika by mohla být jednou ze spolkových zemích Německa. Ono nestačí, že ministr české vlády se bratříčkuje se sudeťáky a nazývá je milí kolegové. On se v pondělí na semináři, který uspořádal křesťanskodemokratický institut v Malostranské besedě, vyjádřil tak, že čistě teoreticky bychom mohli být jednou ze spolkových zemí Německa, protože naše ekonomika je navázaná na ekonomiku Spolkové republiky, a myslím, že tomu také vděčíme za velmi úspěšný hospodářský rozvoj naší země. Domnívám se, že Česká republika je stále svrchovaný stát a ministr vlády České republiky by měl vystupovat v rámci Ústavy České republiky a podporovat svrchovanost státu. To, jak ministr kultury v poslední době vystupuje, a nebudu se teď vracet ke kauze, která to tady jitří, včera jsem to jasně formuloval, pokud pan ministr chce hrát sólovou hru, tak ať jde hrát sólový sport. Pokud chce být v kolektivu, a kolektivem je vláda České republiky, tak ať kope za ten kolektiv. Takže vážené kolegyně, kolegové, pokud vám toto nestačí k tomu, abychom o těchto věcech diskutovali, tak nevím, co bude muset přijít příště. Děkuji za vaši pozornost a případnou podporu.

který by zněl Postoj předsedy vlády k výroku ministra kultury atd. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Ondráčka. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování 174. Návrh nebyl přijat.